Děkuji, paní poslankyně. Další, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je paní poslankyně Monika Oborná. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Varoval také, že po spuštění skončí 1520 % provozoven. Některým podnikatelům prý vadí, že je vláda považuje za sprosté podezřelé, jiným zase vadí náklady s tím spojené, mnohým vadí to, že se nechtějí učit používání nových technologií, a tak dále.

Není od věci si jich pár připomenout. Nepotvrdilo se ani zneužívání dat ke konkurenčnímu boji. Nepotvrdily se ani fronty v obchodech, ani hroucení internetu i samotné evidence. Nesmyslné byly i odhady enormních nákladů pro podnikatele se zaváděním EET či hrozba likvidačních pokut za vynechání jedné platby. Dnes už víme, že EET bylo dobře připraveno a fungovalo bez jakýchkoliv větších problémů. Vše bylo jenom o strašení lidí.

To určitě není, ale cílem státu přece musí být nastavit rovné podnikatelské prostředí, kde nevyhrává ten, kdo neplní řádně své povinnosti. A z tohoto důvodu EET podpořila celá řada podnikatelských svazů i samotných podnikatelů, kteří žádali o jeho zachování alespoň v dobrovolné formě. EET podnikatelům pomáhá s vedením účetnictví a v neposlední řadě i při kontrole vlastních zaměstnanců.

U státu, dobře, o tom asi není pochyb, i když uváděná částka bezmála půl miliardy se zdá být na provoz fungujícího systému přece jen značně přemrštěná, na straně podnikatelů má dojít k poklesu administrativní zátěže, jakož i nákladů spojených s plněním povinnosti evidovat tržby. Se zrušením povinnosti evidovat tržby nejsou podle předkladatele indikovány přímé náklady podnikatelů. U vypínání větších a složitějších pokladních řešení je ve skutečnosti jakýkoliv zásah do jejich provozu nákladný. U těch menších zase platí Omlouvám se.

EET je funkční robustní systém, který prostě jen tak hodíme do koše.

Charakteristické pro návrh je, že jednou z úspor pro podnikatele má být zrušení internetového připojení. Já také děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, s kterou je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Radek Vondráček. Máte slovo. Faktická poznámka reaguje na celou debatu jako celek.

Řekněte to na rovinu, zlepšíte si statistiky. Děkuju za pozornost. Takže pouze jednu, a to je pan poslanec Jiří Havránek, a pak mám ještě avizovánu s přednostním právem paní předsedkyni Alenu Schillerovou. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Bude to velmi rychlé. Tam jsme našli mnoho položek, které vlastně nesouvisely s bojem proti covidu.

Děkuji. Nyní s přednostním právem paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Pardon, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Vzpomeňte si... No tak, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Já jenom už opravdu stručně.